Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny vláda předkládá vládní návrh novely zákona o spotřebních daních, který realizuje jednu z priorit vlády obsaženou v programovém prohlášení vlády, a jeho přijetí je důležité pro podporu aktivně hospodařících zemědělců.

Navrhovaná opatření budou mít negativní dopad i na veřejné rozpočty přibližně ve výši 1,3 mld. korun ročně.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Vláda předkládá tento návrh zákona, kterým zachovává daňové zvýhodnění pro zemědělce, takzvanou zelenou naftu, to vychází i z koaliční smlouvy sociální demokracie, hnutí ANO a KDUČSL. Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců a zajištění stejných podmínek s ostatními členskými státy Evropské unie.

Od roku 2008 byl tento způsob nahrazen poskytováním vratky podle skutečné spotřeby.

Proto tady dnes tento návrh také projednáváme.

Ke dni podání daňového přiznání nesmí být tento subjekt v likvidaci či úpadku.

Tento propočet vychází ze skutečného čerpání vratek v roce 2013.

Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Vzhledem k tomu, že je zájmem koalice, aby účinnost zákona byla v co nejkratším čase, navrhovatel zákona tedy navrhuje projednání a vyslovení souhlasu již v prvém čtení, tedy podle § 90 jednacího řádu.

Děkuji. Děkuji za slovo. Dovolte, abych splnil svoji povinnost, a jménem dvou poslaneckých klubů vyslovil nesouhlas s projednáváním zákona podle § 90.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Jak pan ministr tady zdůraznil, že navrhuje podle devadesátky, tak jsem to zdůraznil i já ve své zpravodajské zprávě.

Tudíž tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vedle toho, že zásadním způsobem nesouhlasí s tímto návrhem, se dovolím obrátit na vládu a zeptat se, zda bude úplně běžné v legislativním procesu, že nám tady přistanou na stole dvě různé dílčí novely zákona o spotřební dani, každá jiná, a v obou dvou případech vláda chce projednávat podle § 90. Já bych přece jenom požádal, pane premiére, o něco více standardní profesionality. Tohle je do značné míry neúcta vůči Poslanecké sněmovně. Já netvrdím, že to odporuje jednacímu řádu, ale v každém případě to nevypovídá o systémové práci Ministerstva financí a nevypovídá to o systémové práci vlády. Tohle se prostě nedělá.